A ty příčiny jsou prostě jasné, inflace, zdražování, s tím si neporadí. Měl jsem možnost už jako opoziční poslanec opakovaně mluvit s lidmi, kteří se sociálním službám věnují, a ta nespokojenost tam byla dlouhodobá, ale přes to, co jsem tady říkal, že jsme přidali a navýšili a jak jsme to upravili, tak naprosto souhlasím s tím, že teď je na místě tu částku, která jde na sociální služby, zvýšit, a my jsme připraveni to udělat. Předpokládám, že do konce června budeme mít ten návrh na stole. Děkuji. A než přikročíme k další interpelaci, tak opět načtu došlé omluvy.

Děkuji za slovo. Vážený pane premiére, vážené dámy a pánové, já mám jednoduchý dotaz, a to konkrétně rozpočtového určení daní. Když se podíváme do programového prohlášení vlády, tak tam je napsáno, že vláda změní a navýší rozpočtové určení daní. Já jsem tady pana premiéra už na to jednou interpeloval. On říkal, až bude mít konkrétní čísla a nějakou analýzu z krajů, tak se tím budou zabývat.

Děkuji.

Vážený pane poslanče, my jsme se už tady o RUDu bavili a některé věci, které jsem říkal minule, mohu jenom připomenout, ale to teď nebudu dělat. Ano, my máme v programovém prohlášení vlády některé úkoly, které se vztahují k RUDu. Mluvíme o tom, že udržíme stávající financování obcí a změníme rozpočtové určení daní krajů na základě shody s Asociací krajů České republiky a s tím bude souviset potom navýšení celkové alokace. To stojí v našem programovém prohlášení. To znamená, úplně jednoduše, udržíme stávající financování obcí a změníme rozpočtové určení daní krajů na základě shody s Asociací krajů a navýšení celkové alokace. My plně respektujeme samozřejmě úkoly z programového prohlášení vlády, to znamená, že je potřeba připravit úpravu nebo změnu zákona o RUDu, která se týká daní. Ale my nepotřebujeme od Asociace krajů, a takto to nemůže ani fungovat, částku, o kterou se má zvýšit ta celková alokace.

Takže tam jsme připraveni na to navýšení. Ale nemůžeme přistoupit k navýšení bez toho, že se kraje na těchto kritériích domluví.

Ale musí tomu předcházet ta dohoda, kterou shora, z vlády prostě neuděláme, ta dohoda, která vytvoří jiná kritéria, podle kterých se to bude přerozdělovat. Kdybychom to měli dělat my, tak samozřejmě si dovedeme představit pár jednoduchých objektivních kritérií počet obyvatel, rozloha území a tak dál, ale vím z jednání s Asociací krajů, že to prostě nestačí a že s tím by nebyli spokojeni.

Kraje a kraje řekly, že to udělají se musejí domluvit na těchto kritériích a pak se my můžeme domlouvat na navýšení té celkové alokace. Prosím, pane poslanče.